Já jenom ještě z organizačních důvodů, abyste tuto informaci měli, vzhledem k tomu, že jednáme v legislativní nouzi, tak budeme tentokrát přistupovat k těm tiskům tak, že projednáme nejdříve druhá čtení postupně u všech tří tisků, pak bude pauza na zpracování pozměňovacích návrhů a až následně otevřeme třetí čtení u všech tří tisků, tak abyste tuto informaci předem znali.